Žádáme, aby jeho platnost nebyla vázána počtem zúčastněných voličů, tak jako dnes u všech jiných typů voleb do Sněmovny, kraje, obce i do Senátu. Samozřejmě tak jako nikdo neomezuje kandidáty do voleb, žádáme, aby nebyly omezovány otázky v referendu a ty byly omezeny pouze jejich ústavností, o níž rozhodne Ústavní soud. Pokud navrhujeme doplnění mezery v Ústavě, kde je jasně napsáno, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo, tak nám jde o jediné: aby takové referendum bylo skutečně funkční, reálné a v podobě, která by lidu České republiky umožňovala vykonávat vládu ve své zemi. Jestliže občané jsou pro poslance a senátory dost moudří na to, aby je volili, věřím, že poslanci a senátoři přiznají lidem také inteligenci na to, že jsou schopni v některých případech hlasovat i sami o sobě a zákonech, které se jich týkají. Nebo má snad hlas občanů dvojí váhu? Vládní koalice si je vědoma ústavní mezery i přání a práv občanů naší země, a proto bezesporu nějaký návrh zákona o referendu připraví a předloží.

Požádali jsme všechny tři koaliční strany, aby veřejně deklarovaly, zda podpoří skutečně funkční zákon o referendu. Všechny tři koaliční strany nakonec zareagovaly. Nejprve Andrej Babiš z hnutí ANO, který byl ochoten se bavit i o parametrech referenda, bohužel ale neměl mandát od celé koalice. Názor na princip referenda se však liší. Našim voličům jsme zcela jasně deklarovali, že podpoříme takovou koalici, která podpoří skutečně funkční zákon o referendu. Navzdory naší nejlepší vůli tedy nemůžeme dát vládě otevřeně důvěru. Chceme dát ale možnost vládě pracovat a být konstruktivní. Proto poslanci hnutí Úsvit odejdou při hlasování o důvěře vládě ze sálu. Děkuji za pozornost.

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové. Během několika let jsem ve Sněmovně vyslechl řadu programových prohlášení vlád. Žádný premiér zde neříkal: dopadne to špatně, prohloubíme krizi, zvýšíme nezaměstnanost, zvýšíme daně, korupci a kriminalitu, zadlužíme zemi. Nikdo z nich neřekl pravdu o tom, jak to skončí. Vždy jsme zde poslouchali hezká slova o reformách, změnách a prosperitě, efektivitě a průhlednosti. Voliči a občané si to přece zaslouží slyšet. Po určité době se zde vystřídá vláda a opozice, nebo dojde ke kombinaci figur. Vládní prohlášení současné vlády je hezké. Je stejně a možná ještě víc hezké než prohlášení, která jsem zde slyšel dříve. Dokonce si myslím, že ho provází i upřímná snaha části kolegů skutečně něco změnit. Chtěl bych říct, kde v této zemi je vláda a kde opozice. V této zemi vládnou lidé, kteří přerozdělují cizí peníze. Opozicí jsou ve skutečnosti ti, kteří tyto peníze vydělávají, tedy občané. Podstatné je rozdělovat, tedy vládnout. Ti v opozici to mají těžší a těžší: plať stále více a více! Poslanci hnutí Úsvit přímé demokracie přišli do Sněmovny hájit práva lidí v opozici těch, co platí rizikem podnikání, daněmi nebo pocitem, že tahle země je posílá nefér ke dnu. Chceme více práv pro lidi v podhradí, chceme přímou demokracii.

Pokud nepřijdou zásadní změny a politika se nezačne dělat v podhradí, budeme zde poslouchat programová prohlášení, která dobře zní, ale špatně končí. Písemná odpověď pana premiéra, kterou jsme před jednáním obdrželi, se hlásí k obecnému referendu, ale zároveň připravuje nástroje na kastraci tohoto zákona prostřednictvím parametrů a omezení. Proto se dnes nevyslovíme pro důvěru vládě, ale zároveň nebudeme opozicí za každou cenu, která se raduje z neúspěchů a problémů této země. Budeme mít různé názory na taktiku hry a sestavu týmu, ale chceme, aby vyhrávali Češi.

Pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, já mám trošku usnadněnou roli, že zde mohu navázat na velmi komplexní projev pana prezidenta Miloše Zemana, který ve svým vystoupení před Poslaneckou sněmovnou chvíli hovořil jako prezident republiky, chvíli jako předseda vlády, který předkládá vlastní programové prohlášení, a chvíli také jako opoziční poslanec, který se nějakým způsobem vyrovnává s vládním prohlášením. A na to mohu rozhodně navázat. Miloš Zeman zde řekl, že úkolem opozice je kritizovat a já bych k tomu dodal: ale nejenom! My jsme jako Občanská demokratická strana opravdu rádi, že máme konečně politickou vládu, a respektujeme i to, že to je po několika letech vlády pravice vláda levicová. Je to mnohem lepší, když se střídá levice s pravicí, než když se střídají nepolitické vlády s politickými. Nedůvěryhodný je už způsob, jakým vznikla a jak dala občanům jasně najevo, že zákony se dají měnit ve prospěch jednoho člověka a že pro nás neplatí pro všechny stejná pravidla. Stejně nedůvěryhodný je ale i program a plány této vlády. My rozhodně chceme být, a hlásíme se k tomu, chceme být konstruktivní opozicí a chceme v některých věcech s vládou spolupracovat, ale zatím nám to bohužel příliš neusnadňuje, protože programové prohlášení, se kterým předstoupila před Poslaneckou sněmovnu, je velmi vágní, nekonkrétní a rozporuplné. Když si vzpomenete na projev Miloše Zemana, tak on zde hovořil o politických vizích a politických snech. Já se ale obávám, že toto programové prohlášení je také takovým snem, ale snem, ze kterého se vláda jednou probudí, a to probuzení bude mimořádně těžké. Rozpory nejsou jenom mezi koaliční smlouvou a vládním prohlášením, ale rozpory najdeme i v samotném vládním prohlášení. Například nevíme, z jakých zdrojů chce vláda financovat valorizaci důchodů, investiční pobídky, přijímání nových úředníků, když chce udržet současně schodek rozpočtu ve výši 3 % HDP a rušit řadu příjmů a rušit také například poplatky za návštěvu lékaře nebo recept. Jsou to vlastně typická levicová řešení, která nám tady vláda předkládá, levicová řešení, která nemohou vést k vyřešení skutečných problémů, jako je rekordní nezaměstnanost nebo jako je podpora české ekonomiky.